Já jsem tohle to vnímal, není to výlučně zase moje nějaká monopolizovaná pravomoc, vůbec ne.

Tematika je strašně široká. Omlouvám se všem těm, kteří v mých slovech nenalezli odpovědi na své případné dotazy, ale jak říkám, jsem připraven na ně odpovědět následně. Už teď bych řekl jedno. Můj subjektivní pocit, že nejednoznačnost zákonných norem a předpisů, ať už jde o požární ochranu, kontrolu nakládání s municí, možná i licenční řízení nebo dozor nad licencemi, ale také třeba přeprava tohoto materiálu, to všechno je velkou a nutnou příležitostí podívat se, jak to v České republice v tomto sektoru funguje, a nepochybně navrhnout v tomto směru nějaké pozitivní změny. Já vám děkuji, pane ministře. Mám zde s faktickou poznámkou přihlášenou paní poslankyni Váhalovou. Faktická poznámka neplatí, děkuji. A pak zde mám s přednostním právem paní místopředsedkyni Černochovou, ale chci se zeptat na jednu věc.

Vážená vládo, vážený předsedající, vážené poslankyně, poslanci, přeji vám pěkné odpoledne.

Nechci politizovat události posledních dnů.

Riziku opakování tragédie jsme se spolu se svými kolegy starosty z okolí snažili předejít. Vyzvali jsme proto otevřeným dopisem již druhý den po prvním výbuchu ministra obrany pana Stropnického, abychom věděli, co se vlastně stalo.

V těchto dnech se areál kompletně zajišťuje, ale munice není odvezena. Musím zdůraznit, že v posledních týdnech jsme si prožili těžké chvíle. Nechtěl bych zde nikoho dnes poučovat. Zamysleme se všichni nad tím, jak k této situaci došlo a jaké chyby zde stát při jejím řešení udělal.

Po těchto událostech jsem přesvědčen, že musí existovat jasné předpisy pro postup státu v podobných případech. Dále musí být stanovena přísná pravidla provozu takovýchto objektů, která musí i soukromé subjekty bezpodmínečně dodržovat, a stát dodržování těchto pravidel aktivně kontrolovat a vynucovat. Propříště již nelze čekat na výbuch a pak být zaskočen. Chtěl bych proto vládu požádat, aby zajistila objektivní, pečlivé a rychlé vyšetření tohoto zločinu. Oč jsem vlastně přišel žádat.

Chtěl bych rovněž objasnit, jaká konkrétní munice se ve skladech skutečně nalézá. Samozřejmě bych si přál, aby veškerá munice byla odvezena nejlépe do Vánoc, ale to jistě není možné. Svátky u nás prožijeme ve strachu a je nepochybné, že si zasloužíme náležitou omluvu. Nechci vyvolávat žádnou paniku, ale žádám jménem našich občanů, aby stát podobným tragédiím předcházel. To znamená jasná bezpečnostní koncepce státu i v oblasti skladování munice, transparentní právní základ, dodržování a vynucování stanovených pravidel, účinná kontrola ze strany odpovědných orgánů státu a potrestání viníků v případě zjištění pochybení.

Jsem připraven spolu se svými kolegy starosty z okolních obcí se státem, vládou, ale i s vámi, členy parlamentu, maximálně spolupracovat, aby se nám tohoto společného úkolu podařilo dosáhnout. Na závěr bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mě vyslechli, a požádat vás o přijetí takového usnesení, které by bylo jasným vzkazem našim občanům. Současně věřím, že takové usnesení Poslanecké sněmovny ani vláda ani žádný jiný orgán státu, včetně orgánů činných v trestním řízení, nevezmou na lehkou váhu.

Děkuji vám za pozornost. Paní místopředsedkyně , omlouvám se, pan poslanec Soukup s faktickou poznámkou.

Vaše dvě minuty, pane poslanče. Dámy a pánové, nechci zdržovat.

Doufám, že to nepovede k tomu, aby u nás vznikaly soukromé armády. Zcela vážně.

A další.

Já prosím o zodpovězení těchto informací. Doufám, že nejsou pravdivé. Já vám děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že jste byl první, kdo vystoupil v rozpravě, tak vás učiním zpravodajem tohoto bodu a požádám vás, abyste se posadil na místo zpravodaje. Mám zde další faktickou poznámku, se kterou se hlásí pan poslanec Jiří Koskuba.

Děkuji, pane místopředsedo.

Dámy a pánové, po mně vás bude hovořit řada, ale já vás chci upozornit.